Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Milan Urban. Omlouvám se, ale ještě dvě minuty se pokusím o vaši trpělivost. Tohle přece není o prioritách jednotlivých staveb.

To není o tom, kterou stavbu dřív a kterou potom. Musíme změnit pravidla, podle kterých se může, resp. nemůže v České republice stavět. Ta EIA, ta nová EIA v podstatě neumožňuje nic stavět minimálně v nějakém rozumném čase a je potřeba ji změnit.

Ale když změníme pravidla, tak se může celkem rychle začít stavět všechno. Protože dnes to není otázka finančních prostředků. Je to otázka toho, že prostě pravidla, která máme pro stavby tohoto významu, současná pravidla neumožňují ty stavby rychle zahájit a rychle realizovat.

A to tady bylo několikrát řečeno. Jinak to nepůjde. Jinak si tady můžeme debatovat o tom, že D3 nebo jiná silnice je větší prioritou, ale podle mého názoru největší prioritou je změnit pravidla. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já s tím jednoznačně vyslovuji souhlas. Ale než změníme pravidla, tak to bude konec našeho volebního období, to bude dalších několik let. Tento zákon bude poměrně dost složitý, nebude jednoduchý. A mezitím prostě musíme stavět.

Jedna druhou nevylučuje.

Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Stanjura a jeho faktická poznámka. Jenom dvě krátké repliky na to, co říkal pan poslanec Urban. Peníze zatím jsou a máme maximálně šest let.

A druhá věc, kterou může udělat pan premiér hned rozhodnout, kdo připraví změny pravidel.

A to se dá rozhodnout hned.